Hezké odpoledne, děkuji za slovo.

Ale předpokládám z dikce toho, že to je materiál Ministerstva práce a sociálních věcí, myslím, že je to dobře, že tam jsou uvedena některá fakta, která mohou sloužit jako podklad k rozpravě a potom k usnesení, které určitě navrhnu v rámci podrobné rozpravy k tomuto bodu. Nebudu číst to samé, co jsem říkal ráno. Tito pracovníci mají mimořádně těžkou a náročnou profesi, která je mimořádně špatně placená.

Je to problém zejména u zařízení, která jsem vyjmenoval dopoledne, zařízení, která poskytují nepřetržitou péči každý den 24 hodin denně.

Zkuste počítat se mnou, budu počítat teď na místě.

Pro některé to dělá o něco více. Částka je prostě malá.

Taková je pravda.